Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré odpoledne. Poprosím o klid v sále, budeme pokračovat. Než otevřu další body, přečtu vám některé omluvenky. Pan poslanec Pavel Kováčik se nám omlouvá z odpolední části jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Birke se nám z pracovních důvodů omlouvá od 15 hodin a pan poslanec Pavel Staněk se nám omlouvá mezi 15. a 20. hodinou z rodinných důvodů. Děkuji.